Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 76/1. Prosím, aby předložený tisk uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já moc děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, přeji vám dobré odpoledne.